Nyní tady mám dvě faktické poznámky.

Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom rychle na to, co tady pořád slyšíme, že sociální demokracie neudělala nic s reformou důchodového systému, neudělala prý nic s tím, aby se zachovaly důchody do budoucna. Sociální demokracie udělala maximum, protože se postarala a zajistila, že bude zachován průběžný penzijní systém, který jediný skutečně garantuje důchody v dlouhodobých horizontech, protože ty peníze nikde neleží, ale jsou vypláceny lidem. A za druhé. To, že se změnily valorizační mechanismy, znamená, že dneska i na základě valorizace důchodci budou mít navýšeny penze o pevnou částku, valorizační částku 700 korun, plus příspěvek, který jde ke každému důchodu jako symbol solidarity a dorovnávání cenových hladin atd. Sociální demokracie pro to, aby důchodci v této zemi žili alespoň trošku důstojně, udělala maximum. Děkuji.

Děkuji za slovo. Ráda bych reagovala na vystoupení pana poslance Bláhy prostřednictvím pana předsedajícího.

Musím říci, pane poslanče, že to je práce opozice.

Opoziční práce, to není jenom to, jak vy máte dojem, že tady poslanci něco vykřikují a podobně.

A druhá věc. Pak bych měla dotaz na paní ministryni. Důchodová komise je komise pro spravedlivé důchody a dneska pan předseda Stanjura na rozpočtovém výboru položil dotaz, co jsou to ty spravedlivé důchody, takže doufám, že komise na to odpoví. A za druhé, skutečně by tato komise a celá vláda a vůbec celá Poslanecká sněmovna neměly zapomínat na to, jak budou důchody vypadat za patnáct let, tak, jak skutečně se říká, že to bude problém. Takže bych očekávala, že druhý úkol kromě těch spravedlivých důchodů a jejich definice bude to, jakým způsobem budou zajištěny důchody pro generace další, protože na ně také nesmíme zapomínat. Děkuji.

Kdybyste byl sám, tak by to byla obecná neomezeně, ale skočil vám do toho pan předseda klubu ODS. Prosím, takže faktickou. Děkuji. Jenom zareaguji na své dva předřečníky.

Všechny návrhy všech reformních kroků vždy počítaly s průběžným pilířem jako klíčovým instrumentem penzijního systému. Jenom někteří z nás tvrdí a já jsem přesvědčen, že mají pravdu že sám o sobě nestačí a pro zajištění důstojných důchodů za čtyřicet, padesát let musí být modifikován. Nikdo ho nikdy zrušit nechtěl.

A co jste udělali? Děkuji.

Děkuji za slovo.

A v této chvíli platí. První výrok sociální demokracie neudělala nic pro důchodovou reformu tento výrok platí; Ty výroky se prostě nevylučují. Mohou platit oba a nemusíme se přít, který z nich platí.